Nebudouli ve čtvrtek 17. října doprojednány pevně zařazené zprávy České televize, budeme pokračovat v jejich projednávání ihned po ukončení bodu Ústní interpelace. To je z mé strany vše. V tuto chvíli registruji jako první písemnou přihlášku pana předsedy Bartoše. Pak se mi hlásil pan předseda Kalousek, další v pořadí je pan předseda Faltýnek, vše osoby s přednostním právem. Poté pan předseda Rakušan a poté pan předseda Chvojka. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo, zástupci vlády.

Důvodem je fakt, že organizační výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projedná tento tisk až 31. 10. na své schůzi. Jedná se tedy o variabilní týden, požadavek na pevné zařazení tohoto bodu. Já vám děkuji. Dále se hlásil pan předseda Kalousek. Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Děkuji. Teď tam bylo několik rychlých přihlášek po sobě.

Děkuji. Teď poprosím pana předsedu Rakušana.

Já bych navrhoval za klub poslanců STAN zařazení bodu s názvem Informace vlády k přípravě předsednictví Evropské unie.

Bavíme se v této době o schválených výdajích zhruba ve výši 1,2 mld. Kč, a pokud se podíváme na názory jednotlivých ministerstev, tak se v těch jejich hodnoceních objevují slova jako nedostatečná, neodpovídající, nereálné, neadekvátní. Pokud chce Česko na předsednictví šetřit, mělo by raději organizaci předat jiným evropským zemím. S počty lidí, tak jak navrhlo Ministerstvo financí, se předsednictví nedá kvalitně zvládnout vůbec. Je otázkou, zda ho v takovém případě přijímat, nebo nepřijímat. My se skutečně domníváme, že by v daném případě mohlo dojít podruhé v době předsednictví České republiky k blamáži, že by Česká republika skutečně nedostála svým závazkům, které z této důležité pozice vyplývají, a naším názorem je naopak to, že Česká republika by si na mezinárodním poli v rámci ambiciózního předsednictví mohla udělat dobré a silné jméno, čemuž tedy to finanční krytí, které bylo vládou schváleno, jednoznačně, ale jednoznačně neodpovídá.

Sněmovna je suverén, úkolem Sněmovny je kontrovat vládu, a domnívám se, že bychom jako poslanci na takovouto zevrubnou informaci měli mít právo, a myslím si, že vláda v rámci své komunikace s Poslaneckou sněmovnou by s návrhem okomentování příprav na naše předsednictví měla přijít sama. Pokud se tak nestalo, navrhuji tedy, aby tento bod byl zařazen jako druhý bod po pevně zařazeném bodu na pátečním jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji. Další přednostní právo pan předseda Chvojka. Děkuji za slovo, pane předsedo, hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Je potřeba říci, že tento návrh má podle jednání sociálního výboru jednoznačnou podporu průřezem politických stran, a byl také podpořen jednáním tripartity, ale pokud má býti podpořeno zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a doplacení příspěvků na jejich zaměstnávání ve vazbě na zvýšení minimální mzdy ještě v posledním čtvrtletí tohoto roku od počátku příštího roku, tak je nezbytně nutné, aby návrh prošel legislativním procesem co nejdříve.